Já jsem tady v té první technické poznámce četl vyjádření pana kolegy Kalouska.

Snížit procentuálně jednotlivé sazby. A to si myslím, že je daleko, daleko horší, než je zastropování 2 miliony korun. Takže pane kolego! Děkuji za dodržení časového limitu. Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, paní předsedající.

My tady pořád slyšíme už dlouhou dobu, nejen při projednávání tohoto zákona, jak všechno mohlo být dřív. Proč už dneska nejsme v té době, kdy všechno podle vašich návrhů mělo fungovat a všechno mohlo být dobře, mohli jsme se mít dobře a všechno bylo bez problémů? A ještě ke kolegovi Laudátovi. Já jsem také členem rozpočtového výboru. Vy tady řešíte teď živnostníky. Já souhlasím s kolegou Laudátem, že takový instalatér to má velmi těžké a že pro něho vést si účetnictví a všechny ty agendy je velmi komplikované, že řeší, jak získat zakázku, jak ji zrealizovat vlastníma rukama.

Takže já v tom vidím velký rozdíl a nechápu, proč dneska tohle kritizujete. Děkuji za slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Já zareaguji na rádoby také opozici. Víte, my jsme připravili, a ono to není vůbec jednoduché připravit jednotné inkasní místo.

Nicméně my jsme to dohromady dali.

Tak už také něco dělejme pro lidi! Tady pořád koalice a občas i vy přicházíte regulace, větší trestnost, někteří se utrhli, už tady budeme mít možná za chvíli v soudních kuloárech spiknutí apod. Já se ptám, co začneme dělat. Tohle není můj svět. A pokud se týká důchodců, tak přece víte všichni, jaká část hrubého domácího produktu je tvořená exportem, kolik lidí to živí, co se stalo Evropě, co se stalo ve Spojených státech, co se stalo v Číně a v dalších zemích, i v těch rozvojových, které měly dramatické, ale pak už neměly tak dramatické růsty. A tady každá skupina, a můžeme se bavit o tom, jestli jsme to udělali dobře, nebo špatně, nesla nějaké své náklady. A nesli to důchodci, nesli to dokonce politici, i když se o tom nemluví, tady se snižovaly platy, nejenom mrazily, ale snižovaly, každá skupina prostě nesla nějaké náklady.

Ještě jednou.

Děkuji. Já bych jenom dokončil. Přitom paní TominováMarksová, ministryně, říkala, že tady máme 140 tisíc důchodců na hranici bídy.

Takže ve skutečnosti jste těm nejpotřebnějším přidali výrazně méně. Co se týká exekutorů. Já se domnívám, že restrikce má vykonávat veřejný sektor, nikoliv soukromníci, v tomhle mám zcela jiný pohled na věc.

To se musíte obrátit na jiné lidi. Měli šanci chodit posílat své daně na jedno místo.

Nevím, co uděláte vy.

Děkuji. A nyní prosím s přednostním právem pana ministra Babiše. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já bych rád zareagoval ohledně některých vystoupení kolegů. K vystoupení pana Fialy. Já bych jenom chtěl konstatovat, že my nechceme zdanit důchody. My jenom vracíme ten stav, jak byl předtím. To znamená, zavádíme znovu slevu a vracíme strop, do kterého byly příjmy pro důchodce zastropovány, to bylo 840 tisíc korun. Ohledně pana Kalouska. To je neuvěřitelná demagogie, protože samozřejmě konvergenční program mluví o situaci, která nenastala a ani nenastane. Takže já bych chtěl zdůraznit, že žádné daně se nebudou navyšovat. Není to pravda, je to lež. Žádné daně se nebudou zvyšovat. Ani u právnických, ani u fyzických osob.

Jsme zásadně proti tomu, protože naše hnutí vždy říkalo, že nejdříve musíme přestat plýtvat a krást nahoře, ano. Vy jste nebyli schopni tady udělat systém, který by ty daně vybíral. Zaměstnanci, kteří mají směšné platy, které nikdo neřídil.